Vy jste porovnával země podle žebříčku rychlosti stavebního řízení.

Ono taky někde platí, kde je země, kde je hodně korupce, tak ten, kdo maže, ten staví a jede. Takže když se opírám o nějaké statistiky, chci vždycky vidět, jaké jsou ty ukazatele, na základě kterých k porovnání došlo.

My, paní ministryně, jsme byli ve Finsku se podívat na úřadu bez papírů.